Připomínám, protože je středeční dopoledne, jsme ve třetím čtení. Místo u stolku zpravodajů zaujme jak předseda vlády Bohuslav Sobotka, tak zpravodaj výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu poslanec Václav Klučka. Už jsou tedy oba na místě.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl projevit velkou radost nad tím, že se podařilo, že tento bod se dostal na řadu. Byl zařazen jako pevně daný na začátek dnešní schůze Poslanecké sněmovny, která byla zahájena v 9 hodin. Chtěl bych poděkovat za jeho projednání na půdě Poslanecké sněmovny. Pevně věřím, že se dnes podaří dokončit projednávání této normy na půdě sněmovny a Česká republika se bude tak moci zařadit mezi několik málo zemí, které mají moderní úpravu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vládní návrh zákona jsem podrobně představil na prvním čtení, které proběhlo 14. února letošního roku. Návrh byl přikázán k dalšímu projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, ústavněprávnímu výboru a rozpočtovému výboru s tím, že lhůta pro projednání ve výborech byla prodloužena o třicet dnů. Návrh zákona následně prošel 10. června 2014 obecnou i podrobnou rozpravou a podané pozměňující návrhy vám byly rozeslány 11. června.

Dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil za předkladatele k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Pokud jde o pozměňující návrh obsažený v usnesení výboru pro obranu číslo 22 ze šesté schůze tohoto výboru, k těmto pozměňujícím návrhům nemám jako předkladatel výhrady. Tyto pozměňující návrhy zákon precizují a nepředstavují negativní dopad na věcné řešení předmětné problematiky.

Navrhované zúžení okruhu potenciálních dodavatelů pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy by znamenalo neodůvodněné omezení hospodářské soutěže a vytváření právních překážek pro podnikání v této oblasti, což by mohlo ve svém důsledku vést k nežádoucímu zvýšení cen za příslušné služby elektronických komunikací. A za třetí, v současné době není ani pro kritickou infrastrukturu státu formulováno omezení obdobné, jaké se navrhuje předmětným pozměňujícím návrhem pro informační a komunikační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy.

Osoby soukromého práva jsou již v současné době zvyklé se obracet na soukromoprávní subjekt při řešení kybernetických útoků. Předložené pozměňující návrhy tuto zavedenou praxi, která v reálném světě funguje, zcela vylučují. A změna procesu výběru provozovatele národního CERT a odstranění institutu veřejnoprávní smlouvy by proces výběru provozovatele národního CERT a jeho úkoly a postavení v oblasti kybernetické bezpečnosti učinila netransparentním a nejasným.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost. Stanovisko ještě zopakuji v rámci hlasování. Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní slovo a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.

Pan předseda vlády nemá, ale zpravodajové pan kolega Klučka za dva výbory nemá zájem, pan kolega Beznoska za výbor rozpočtový není, pan kolega Schwarz za ústavněprávní výbor také nemá zájem. Přikročíme k hlasování.